Děkuji za slovo. Já vznáším námitku proti tomuto postupu. Nemyslím si, že bychom v obecném případě měli hlasovat doprovodné usnesení k návrhu zákona. A potom při čtení textu tím spíše, když jsem ten text slyšel. Takže vznáším námitku proti tomu, abychom o tom vůbec hlasovali. Já se omlouvám, ale nemůžu dát o tom hlasovat, protože my jsme o tom způsobu hlasovali jako o proceduře, pane kolego. Pan poslanec Benda jako místopředseda klubu. Prosím, pane místopředsedo. Ale držel se tady dlouhodobý konsenzus, že k návrhům zákonů se nepřijímají doprovodná usnesení. To je věc, která má být když tak navržena jako zvláštní bod.

Nedělejte to.

S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si dovolil oponovat panu kolegovi Bendovi. On vám řekl nedělejte to. Já vás chci poprosit udělejte to.

Pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče. Paní a pánové, já bych v této chvíli poprosil, abychom vzali trošku více rozum do hrsti, myslím ten selský rozum, a uvažovali. Ale všichni jsme byli dlouhodobě cílem nejrůznějších dopisů, mailů atp. Mnohokrát se ta věc probírala i ve zdravotním výboru a týká se to onoho očkování.

Jinak, prosím pěkně, pokud, pane předsedající, nenecháte hlasovat o doprovodném usnesení, jsem připraven vznést námitku proti vašemu postupu. Děkuji. Omlouvám se, jenom ti, kteří mají přednostní právo. Pan předseda Černoch. Děkuji. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Souhlasím s kolegou Bendou, s tím, že to v této Sněmovně nikdy nebylo zvykem. Já to vidím následovně. Já jako předsedající mám za to, že o proceduře včetně doprovodného usnesení bylo hlasováno a jakýkoli poslanec mohl vyjádřit názor při hlasování o proceduře. Tím bych nevyhověl panu poslanci Stanjurovi. Prosím, pane předsedo. Děkuji. O té námitce já dám hlasovat. V případě, že tu námitku přijmeme, tak nebudeme hlasovat o doplňujícím usnesení. V případě, že námitku nepřijmeme, budeme hlasovat o doplňujícím usnesení. Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Stanjury. Kdo je pro přijetí námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Námitka nebyla přijata. Prosím, pane poslanče. Dobré dopoledne. Pane místopředsedo, všichni tady říkáte selský rozum. Tak já ho zkusím navrhnout, nezlobte se, možná špatně. Ale rozumím panu Stanjurovi, co řekl, protože neměly by se měnit všichni napříč politickým spektrem to stále říkáte, já to slyším zajeté věci. Proto jsme se jako klub přiklonili k tomu, že doprovodná usnesení k zákonům by neměla být, nikdy nebyla. Co tomu brání, kdybychom hned teď zařadili bod, kterým se přečte to usnesení, a odhlasujeme si to? Ale námitka proti mému postupu pana kolegy Stanjury nebyla přijata, tudíž já mám za to, že o celé proceduře včetně doprovodného usnesení bylo hlasováno, byla takto schválena. A teď by mělo následovat hlasování o doprovodném usnesení. Pan předseda Kalousek, aby toho nebylo úplně málo. Prosím, pane předsedo.

Já nevím, pane kolego prostřednictvím pana předsedající, s kolika sedláky jste se poznal, když se odvoláváte na zdravý selský rozum, ale takhle fakt sedláci nepřemýšlejí.

Žádnou další námitku nebudu podávat. Nicméně až začnu načítat doprovodná usnesení k dalším návrhům zákonů, věřím, že budete stejně velkorysí jako k návrhu kolegů z KSČM. Ale věřte tomu, vy jste ty dveře otevřeli a my se do nich pustíme. Děkuji. A já tedy poprosím pana zpravodaje. Pane zpravodaji, budeme pokračovat, protože námitka proti mému postupu nebyla přijata. Budeme tedy hlasovat o doprovodném usnesením tak, jak jej přednesl pan zpravodaj. Prosím o stanovisko pana zpravodaje. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o doprovodném usnesení tak, jak jej přednesl pan zpravodaj. Kdo je proti?

Doplňující usnesení nebylo přijato. Tím končím projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Než se pustíme do projednávání dalšího bodu, hlásí se s přednostním právem pan předseda Kováčik. Já vás poprosím, byť rozumím tomu, že projevujete radost nad tím, že se bod podařilo řádně projednat, tak vás poprosím o zklidnění, abychom se navzájem slyšeli. Máte slovo. Děkuji za slovo. Není to poprvé, co jsme tak učinili nebo pokusili se alespoň učinit přijmout doprovodné usnesení k zákonu. V tomto volebním období k zákonu o dětské skupině, tuším tisk 82, bylo rovněž hlasováno o doprovodném usnesení v této Sněmovně.